Nyní faktická poznámka poslance Zbyňka Stanjury. Dneska se nějak funkcionářům rozpočtového výboru nedaří.

Vy jste říkal, že někdo ukradl peníze tím, že nesnížil daňové zatížení. Nic takového.

Jsem zvědavý, jak se zachováte, jestli budete pro deset, nebo pro patnáct. Ale jak vás znám, a teď nemyslím vás osobně, ale vládní poslance, vy klidně budete říkat, že patnáct je hodně, ale deset si nemůžete dovolit. To nemá žádnou logiku. Takže my vám nabízíme šanci, podáváme ruku. My jsme ti odvážnější než vy.

Tak tu kritiku naplňte taky nějakým krokem zpět. Ale ne, vám se ty peníze prostě hodí, 60 miliard deficit, to se rozdává, když občané platí vyšší DPH. Obojí je fakt směšné a není to věrohodné.

Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Já tady evidentně vnímám nesoulad mezi dvěma koaličními partnery, kdy kolegové ze sociální demokracie prezentovali, že žádné výjimky nechtějí, a teďka zase tady ty nějaké korekce, nechci říkat slovo výjimky, se zavádějí.

Samozřejmě ano, ale tu časovou posloupnost bych viděl jinak.

A tam prostě nastavili nějakou hranici a postupně ji snižují. To pokládám za logické. Tady se obávám, že to tak úplně logické není. Ale můj názor je pořád konzistentní, nejsem a priori zase toho, že bych to stoprocentně odmítal, ale myslím si, že ten časový horizont, který byl nastaven a tady nechci, nechci nikomu sahat do svědomí, ale zákon jako celek vzpomeňte si, kdo ho takhle schválil s tímto datem účinnosti, a potom se k tomu vraťme. Jinak je tady sněmovní tisk, o kterém si myslím, že se mohl použít, kolegy Klašky a pana ministra Jurečky, protože asi by bylo správné některé ty věci řešit, ale evidentně není vůle ho otevřít.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi stručně okomentovat představy nebo sdělit, že v podrobné rozpravě se přihlásím k pěti pozměňujícím návrhům. Nyní stručné zdůvodnění nebo komentář k jednotlivým pozměňovacím návrhům. První pozměňující návrh. V tom navrhuji vedle družstev, svěřeneckých fondů a rodinných fundací omezení nebo zamezení dvojímu zdanění taky pro obce a svazky obcí, zejména u svazků obcí pro vodovody a kanalizace. Jsem bývalý starosta a dlouholetý také předseda takových svazků pro vodovody a kanalizace a to prostředí docela dobře znám a vím, že jsou svazky obcí, které vlastní nebo ovládají svou odbornou provozovatelskou organizaci, také obchodní společnost, prostřednictvím těmi svazky založené obchodní společnosti. Když jejich odborný provozovatel jako obchodní společnost vytvoří zisk, řádně ho zdaní, ale než se ten zisk dostane formou dividend k jednotlivým svazkům nebo obcím, tak je jako dividenda také zdaněn. Čili ten zisk, ten výnos, zisk je zdaněn tedy dvakrát. Protože se pohybujeme v sektoru veřejných rozpočtů, považuji tento svůj návrh za daňově neutrální, nebo neutrální, protože vím, že tyto svazky obcí, obce a svazky obcí dlouhodobě stabilně veškeré výnosy reinvestují do vlastněné nebo jimi spravované vodohospodářské infrastruktury, tzn. do oprav, rekonstrukcí, popřípadě dalšího rozvoje jednak vodovodů, veřejných vodovodů a také do kanalizací. To je tedy první návrh. Dále mi dovolte představit sérii čtyř pozměňovacích návrhů, které předkládám jménem celého poslaneckého klubu KDUČSL, kterými nabízíme Sněmovně takovou paletu možností v různých úrovních nebo v různé šíři vyjmout drobné podnikatele z působnosti zákona o evidenci tržeb. Abych to uvedl hned na začátku, KDUČSL byla a je pro evidenci tržeb nebo pro elektronickou evidenci tržeb, ale pro vybrané obory. Tvrdili jsme a dlouhodobě tvrdíme, že k tomu máme tři důvody. Velmi stručně že chceme, aby trh byl férový, že chceme, aby daně platili všichni daňoví poplatníci, nejen ti, kteří musí, a také že jde o jakousi modernizaci státní správy. Ale také od počátku a více než rok uplatňujeme připomínku, že drobní podnikatelé by měli být vyňati, že nejsou hlavním zdrojem daňových úniků. A nyní mi dovolte vysvětlit jednotlivé pozměňující návrhy.

Odvoláváme se na § 18 živnostenského zákona a říkáme, že podíl jejich prodejů jakožto prvovýrobců má být nejméně 75 %. K tomu mi dovolte malé vysvětlení, že jsme se zabývali legislativním ukotvením pojmu farmářské trhy jak v České republice, tak v okolních státech i jinde ve světě.

Snažíme se to řešit právě tím omezením, tedy vyjmutím prodejců na farmářských trzích, kteří prodávají nejméně, minimálně 75 % své produkce.